Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Je to neuvěřitelné, pane předsedající, shodnu se s kolegou Koskubou. Jako sociolog, ne v té lékařské poloze, musím vaším prostřednictvím jenom Marka Bendu nabádat, že je třeba se podívat na demografická data o vývoji plodnosti a porodnosti a na dlouhodobý výhled. Já jsem výrazný zastánce single matek a práva žen bez partnera hledat tuto cestu. Při vysokém průměrném věku narození prvého dítěte to často pro tyto ženy, které nenašly partnera, je jediné východisko jaksi životního optimismu nebo perspektivy. A je třeba to vnímat jako realitu. My se prostě pohybujeme v nějaké reálné společnosti. Chceme, aby ta společnost demograficky směřovala dopředu. Tak nemůžeme blokovat single matky a samostatné ženy, kterým se nepodaří najít partnera. Děkuji panu poslanci Gabalovi. Pan poslanec Marek Benda, jeho faktická poznámka.

Ale právě k tomu směřovala moje poznámka k panu poslanci Adámkovi.

Ale současně já říkám, ten návrh zákona to upravuje jako součást léčby neplodnosti.